Děkuji, pane předsedající.

Následným ověřením Ministerstvem zdravotnictví a Ministerstvem financí nebyly v návrzích výročních zpráv a účetních závěrkách zjištěny žádné zásadní nedostatky. Souhrnné hodnocení systému veřejného zdravotního pojištění vychází z dat získaných sumarizací údajů tabulkových příloh jednotlivých výročních zpráv za rok 2016.

Začlenění zdravotních pojišťoven pod souhrnný účet státní pokladny a povinnost vést bankovní účty u České národní banky na základě změny zákona o rozpočtových pravidlech.

A dále meziroční navýšení nákladů na zdravotní služby, například segmentů lůžkové péče o 5,5 mld. korun, které tam bylo dodáno za účelem deklarovaného navýšení platů zdravotnického personálu.